Takže to jsou mé dotazy, možná do diskuse, která bude následovat.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji, pane předsedající.

Legislativní stav nouze na projednávání nebyl schválen, tedy jsme jeli v běžném projednávání.

Bohužel žádný pozměňovací návrh nepřišel ani do pátku, ani za týden, ani za dva týdny, ani za tři týdny.